To znamená, já si beru na hodinu přestávku. Jasně.

Dobře.

Takže já tedy končím rozpravu. Pan zpravodaj? Nemáte zájem, takže já zagonguji.

Takže prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jasně.

Kdo je proti?

Tak, už mi to funguje.

Stanovisko výboru? Já vás odhlásím všechny.

Prosím, pane zpravodaji... Takže my už stanoviska máme. Takže já znovu ještě tedy odhlásím a přihlaste se znovu.

Všichni jsou přihlášeni?

Kdo je proti?

Stanovisko výboru: nesouhlasné. A stanovisko ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru negativní. Stanovisko ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru?

Kdo je proti? Hlasování číslo 286, přihlášeno 159 poslanců, pro 48, proti 1. Návrh byl zamítnut.